Jednorázovým příspěvkem se vláda snaží o úhybný reklamní manévr, kterým se vláda pokouší odvést pozornost důchodců od toho, že by jim měli dát pravidelný, stabilní, důstojný a slušný důchod.

A nemám na mysli pouze ty zbrojní zakázky za desítky miliard, kterými teď chce vláda napumpovat veřejné desítky miliard do zahraničních západních ekonomik, například na německá bojová vozidla.

My už jsme vám navrhli, kde je možno dělat různé škrty, vy to udělat nechcete.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Jako první je přihlášen pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Martínek. Dobrý den, dámy a pánové.

Toto je náš návrh.

Takže toto je naše stanovisko. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já nechci rozebírat manipulace paní ministryně, kdy svůj návrh přepočítává na měsíce a opoziční návrhy přepočítává na týdny.

Tohleto snad není normální!

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, já jsem tady podrobně popsal stanovisko jak své osobní, tak poslaneckého klubu Občanské demokratické strany během prvního čtení a kromě toho, že od té doby proběhly krajské volby, nemám nic, co bych měnil na svém osobním názoru k tomuto návrhu ani k názoru, který zastávám za náš poslanecký klub. Proto jsem nepovažoval za nutné, abych tady něco nového řekl, kdyby bývala nevystoupila paní ministryně práce a sociálních věcí se svým projevem o stavu důchodů v České republice.

Je to dobře? Je to systémové? Nebo máme jít spíše cestou, že se podíváme na valorizační vzorec? Který shodou okolností váš kolega Roman Sklenák někdy před třemi lety tady na půdě Poslanecké sněmovny změnil především ve prospěch českých seniorů. I z toho důvodu si myslím, že možná ani nemyslíte vážně a seriózně celou důchodovou komisi, a ten váš postoj opravdu velmi, velmi zvláštní.